V tomto případě se sluší doplnit, že investiční program, kterým to mělo být doprovázeno a je doprovázeno, Ministerstvo školství vypisuje, ale pro letošní rok je tam 300 milionů korun. V předchozích letech to nebylo o nic moc lepší.

Co se týká dvouletých, tak mám za to, že ta plošná povinnost samozřejmě není tím správným nástrojem. Má smysl a věřím v to, že zřizovatel, tak jak tady také padlo, který ví, že má v obci spoustu mladých rodin, tak jeho prioritou bude dobudování těch kapacit.

Co se týká druhého nebo možná ještě jedna poznámka. Samozřejmě debatu, a ona se tady dneska otevřela, je potřeba vést nad sladěním profesního a rodinného života. Ale znovu opakuji, nemyslím si, že plošná povinnost obcím vybudovat kapacity a pak to přeženu čekat na to, jestli tam děti dojdou v tom odhadovaném počtu, nebo ne, není asi úplně optimálním řešením.

A jsme v dubnu roku 2018 a už víme, že to nefunguje a že to máme zrušit. Takže bych byl rád, kdybychom tu debatu odložili a skutečně se bavili nad daty z prvního a druhého roku, a pak se k té debatě klidně vraťme, pokud zjistíme, že to v praxi vůbec nefunguje. Po celou dobu účinnosti školského zákona bylo vždycky vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a v přípravné třídě základní školy poskytováno bezúplatně. Takže v této části jenom upozorňuji, že předložený návrh to nevrací v původní stav, ale ještě někam, kde to ani v minulosti nebylo. Děkuji, pane ministře. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Munzar, kterému teď dám slovo.

Děkuji za to. Já bych chtěl tady mluvit o něčem jiném, než tady bylo nebo chtěl bych mluvit o tomto návrhu zákona, ale z jiného úhlu pohledu.

A podobné zákony dotýkající se našich dětí, fungování rodin a každodenních životů, jdou na základ hodnot, na kterých je naše společnost vystavěna. Tak ta otázka zní: Co je víc stát, nebo rodina? A komu patří děti? Státu, nebo rodině? Tam dochází k té největší důvěře, lásce, pomoci, podpoře a formování dětí. Svoboda je o tom svobodně v rodině rozhodovat.

Když se svobodné rozhodování nepodporuje, tak je to právě naopak. To je pro mě poslední povinný rok školky. Tradiční rodina je dnes pod neustálými útoky, většinou zdůvodněnými tak, že některé rodiny nefungují. Pod podobným pláštíkem přišla povinná školka a některé děti nebyly na školku připraveny, proto se zavedl poslední rok školky povinně pro všechny.

Ano, máte pravdu, pane poslanče. Prosím pány poslance a paní poslankyně o klid, o vytvoření podmínek pro to, abychom mohli vyslechnout i vystoupení pana poslance Munzara. Prosím pokračujte. Protože ten předškolák do školky chodí rád, tak bychom ho do školky dali stejně, asi jako většina rodičů. Ale podstatné je, že by to bylo naše rozhodnutí, nikoliv rozhodnutí státu o našem dítěti. Školní povinná docházka jako základ vzdělání je bez diskuze. Ale školka? Předchozí vedení ministerstva to je důležité prosadilo zákon, který děti cíleně vytrhává z rodinného prostředí. Dle bývalého vedení ministerstva nemůžete. Chcete dát dítě do školky už ve dvou letech? Školky vám musí vyhovět bez ohledu na svou kapacitu, personální vybavení a bez ohledu na fakt, že systém na to není vůbec, ale vůbec připraven. Každý z nás, kdo má dítě, ví, že každé dítě je jiné.

Pro dvouleté děti potřebujeme jinak vyškolený personál, jiné vybavení školek, jiný přístup. Stát hodil tuto povinnost na obce bez jakékoliv přípravy na změnu takového systému. Problém není vyřešen tím, že se to napsalo do zákona a někdo jiný, v tomto případě obce, se postará. Stát má zvolit přece jinou metodu. Chceli podpořit vznik předškolních zařízení i pro dvouleté děti, má nastavit takové motivační podmínky, aby to obce, nebo třeba i soukromý sektor, začaly přirozeně zajišťovat. Já návrh pana kolegy Klause podporuji jako rodič, který chce sám rozhodovat o svých dětech, nechci, aby za mě rozhodoval stát, a jako rodič, který chce, aby školky poskytovaly kvalitní služby. Děkuji, pane poslanče. Nekončím ještě dnešní jednání Poslanecké sněmovny, protože s organizačními informací chce vystoupit pan místopředseda Pikal. Já děkuji za tuto možnost. Děkuji všem, že mi ještě věnujete trochu své pozornosti. Jako nejmladší jsem dostal za úkol předsedat podvýboru pro udělování státních vyznamenání, respektive pro jejich projednání. Nicméně bych vás chtěl všechny upozornit, že návrhy je potřeba si vzít za své do 13. tohoto měsíce, což je tak za tři dny, nebo případně předložit návrhy vlastní. Abyste to pak nemuseli nějak pokoutně řešit později, protože k těm návrhům je vhodné připravit různé záležitosti, jako na které vyznamenání to má být a podobně.

A zvažte prosím, jestli chcete nějaké návrhy podat, nebo ne. Děkuji, pane místopředsedo.